Děkuji za ta slova, která zazněla. Ano, lidem to není jedno, co se tady projednává.

Tady se ve Sněmovně projednává něco, co my jsme navrhli je to dnešní případ, je to včerejší případ před měsícem. Vláda to navrhne.

Dokážu si představit lépe strávený čas než opakovaně dekomponovat ty vládní návrhy, které nám jsou předkládány ten den, kdy se to projednává. Nebyl ráno na výboru, nebyl den předtím. Jednak hlídat, kde jsou všechny ty boty, reagovat na všechny náhlé nápady vlády. Takže já bych chtěl doplnit, ano, lidi to zajímá, lidi nám píšou, já mám taky teď, v tom projednávání. Dobře, tak se to schválilo, my na to čekáme měsíc, kdy to bude.

A i to, že tady sedíme takhle do večera, je taky vina vlády, protože na začátku, kdy jsme nebyli ve stavu legislativní nouze a probíraly se ty jednotlivé návrhy, tak se to mohlo spočítat my jsme to spočítané měli mohlo se to připravit, prodiskutovat. Vždyť my nakonec ze zoufalství stejně hlasujeme pro ty špatné návrhy, tak jak je předkládáte, aby alespoň ty lidi něco dostali.

Prosím máte slovo.

To je pravda. Sice špatně, alespoň nějak. Takže jak funguje ta jedna loď v představě členů vlády?

Kdyby drželi...

K lepšímu je třeba říct. K lepšímu. Ale kdyby nebyl ten tlak. Děkuji.